A jak je to s pokutami? Pan kolega poslanec Adamec řekl, že to není byznys pro městskou policii. Pokud uloží pokutu policista České republiky za to, že vás změří, a dojedou vás na místě, takzvanou blokovou pokutu zaplatíte na místě a peníze jdou do rozpočtu České republiky. Pokud vás takto zastaví strážník městské policie, jdou tyto peníze do rozpočtu obce, odkud strážník je. Stacionární radary jako takové, pan kolega Adamec zmínil neřeší přestupky na místě a zpracovávají data a posílají ke správnímu řízení. Ke správnímu řízení jdou do té obce s rozšířenou působností, kde ten radar je, a poté se stávají příjmem takové obce. Pokud by takový stacionární radar převzala Policie České republiky, nic se nezmění, peníze nepůjdou do státního rozpočtu České republiky, data budou stejně vyhodnocována, jako jsou vyhodnocována teď, akorát je nebude vyhodnocovat strážník městské policie, ale policista České republiky a příjmem budou do obce, která je bude projednávat ve správním řízení. Takže stát bude muset znáborovat, a nebudeme řešit, jak se daří nábor k policii, o tom budeme možná hovořit zítra, bude muset najmout další lidi, kteří budou schopni ze stacionárních radarů data vyhodnocovat, zpracovávat a materiály postupovat ke správnímu rozhodnutí obcím s rozšířenou působností. Pokud se rozhodneme takové radary zrušit, samozřejmě je to možnost. Sami si snad umíme představit, jak bude fungovat bezpečnost v takových místech, a nechme si klidně říct statistická data. Tam, kde se radary instalovaly, průjezdové radary, snížil se počet lidí, kteří porušují rychlost jízdy v obci nebo v daném vybraném úseku, a snížil se tam i počet dopravních nehod, popřípadě jiných událostí v silničním provozu. To nic nepřinese. Pan ministr zde hovořil o možných třech pozměňovacích návrzích:

Policistou České republiky může být občan starší 18 let s maturitou, fyzicky a psychicky odolný, splňující podmínky. Pokud bychom přišli na to, že je velká podobnost v práci policie a strážníka obecní policie, můžeme s takovým návrhem klidně souhlasit. Akorát si neumím představit, že by takový občan, takový strážník měl dva roky chodit a plnit svoje úkoly strážníka městské policie, kdy občan, znovu říkám, nerozezná, jestli se jedná o policistu, nebo strážníka beze zbraně.

Odborná způsobilost.

Pan ministr hovoří, že by to mohlo být až po pěti letech. Uměl bych si představit po pěti letech, klidně, ale to by tady nesměla fungovat tato Poslanecká sněmovna, která je schopna vyprodukovat novelu jakéhokoliv zákona třeba pětkrát až šestkrát do roka.

Naopak možná bych byl pro to, abychom k takovým odborným zkouškám dospěli i u policistů České republiky, aby i oni museli, pokud jsou zařazeni na takových místech, prokazovat svoji odbornou způsobilost k výkonu svého povolání. O měření rychlosti jsem hovořil, takže není potřeba o tom dále diskutovat.

Budu rád nápomocen k takové formulaci, abychom vytvořili zákon, který bude pro občany této republiky, a mohli jsme i říci, že strážník městské policie je, byť není policistou, součástí bezpečnosti České republiky a můžeme se v případě potřeby na něj obrátit a budeme v něm mít člověka, který nám poskytne odbornou profesní práci. Děkuji za pozornost. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra a po něm také s přednostním právem pan zpravodaj. Pane ministře, máte slovo.

Městské policie se staly součástí určitého bezpečnostního prostředí a já si nemyslím, že je ambice této normy jim navyšovat pravomoci, spíše je to v rozsahu, ve kterém to bylo. A vzhledem k tomu, že jsme debatovali složitost této normy s experty této Poslanecké sněmovny, naposled jsem o tom debatoval s panem předsedou Váňou, předsedou výboru, tak jsme se dohodli na tom, že bychom tedy, aby norma měla šanci projít, aby byla reálná šance se někam posunout a vylepšit stávající stav, předložili Poslanecké sněmovně komplexní pozměňovací návrh, který by zahrnoval pouhé tři body, v nichž by se měnila stávající legislativa.

Z našeho pohledu je to cesta správným směrem, protože v současné době v tom prostředí České republiky se o mladé muže a ženy uchází několik bezpečnostních sborů, Policie České republiky, městské policie, hasiči, armáda a další a další. My pouze chceme zvětšit množinu mladých lidí, kteří by měli chuť a zájem sloužit státu, ale samozřejmě i obcím. Já si nemyslím, že je dobré, že celníci přetahují policisty, že policisté přetahují městské policisty. To je stav, který tady byl, je a bude, ale nemůže to být masový jev.